Rizika vyplývající z omezení tohoto systému lze zmenšit efektivní bilaterální spoluprací sousedních států, což vedlo k přípravě a podpisu předložené smlouvy. Čili ta předložená smlouva stanovuje základní rámec pro spolupráci České republiky a Slovenska v případech, které nelze řešit v rámci systému protivzdušné obrany NATO a též v případě výpadků vlastních schopností. Na základě této smlouvy může také každá ze stran požádat druhou stranu o pomoc při ochraně svého vzdušného prostoru. Požádaná strana může takovou pomoc poskytnout, máli k dispozici potřebné síly, poskytnutí pomoci tedy není povinnost. Smlouva dále stanoví základní podmínky poskytování této pomoci, velení a řízení, řešení škod, trestní jurisdikce a další. Podrobnosti vyžadování pomoci při ochraně vzdušného prostoru a též kompenzace nákladů s tím spojených budou dojednány na úrovni ministerstev obrany obou států v prováděcích dokumentech. Tolik úvodem a děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo. Vážení páni ministři, milé kolegyně, milí kolegové, já jsem vyposlechla předkladatele, pana ministra, v rámci této smlouvy o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru mezi Českou republikou a Slovenskou republikou.

Vidím přihlášku pana předsedy Sklenáka. Prosím, pane předsedo. Děkuji. Pan předseda je dnes aktivní. Tak v tom případě pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím.

Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty k projednání na 50 dnů, a to v hlasování číslo 220, které jsem zahájil.

Děkuji vám. Konstatuji, že i to prošlo. Děkuji panu ministru obrany, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 70.